Co se týká volby předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, kde je 47, tak v tomto případě bylo vydáno i odevzdáno 172 hlasovacích lístků, kvorum tedy bylo 87, nutné pro zvolení. Poslanec Jan Birke získal 84 hlasy a poslanec Stanislav Pfléger 59 hlasů. Ještě jednou zopakuji, 87 bylo kvorum, Jan Birke obdržel 84 hlasy, Stanislav Pfléger 59 hlasů.